Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra?

Hlasování číslo 110.

Stanovisko ministra?

Kdo je proti? Hlasování číslo 111. Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Žádost o odhlášení. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Tak, paní zpravodajko, prosím.

Tak ještě jednou to zmáčknu.

Paní ministryně, prosím o vaše stanovisko.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Paní ministryně?

Kdo je proti? Hlasování číslo 114.

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Jedná se o snížení příslušenství daně 80 % a prodloužení lhůty pro podání kontrolního hlášení do konce roku 2020. Stanovisko ministra?

Kdo je proti? Hlasování číslo 119. Návrh byl zamítnut.

Děkuji, pane místopředsedo.

Tak zde na mikrofon chci říct, že naprosto klíčové bude hlasování poslanců hnutí ANO. Je potřeba, aby si lidi uvědomili, že ti, kdo berou obcím a krajům peníze z jejich rozpočtu, jsou poslanci za hnutí ANO.